Děkuji panu zpravodaji. Nyní tu mám dvě faktické poznámky. Ptám se, kdo další se hlásí do rozpravy. Ptám se na závěrečná slova paní ministryně, případně pana zpravodaje? Není zájem. Přikročíme tedy k hlasování o pozměňovacích návrzích. Prosím pana zpravodaje, aby nás seznámil s procedurou hlasování.

Já bych si dovolil ji změnit, protože jsem načetl legislativně technickou úpravu. Takže první bychom hlasovali o legislativně technické úpravě, poté bychom hlasovali o návrzích pod body A1 až A24, které jsou v usnesení výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu. Potom bychom hlasovali o bodu B1, pozměňovací návrh poslance Krákory, a potom bychom hlasovali o návrhu C1, což je návrh poslance Černocha. To je procedura.

Zahajuji hlasování o návrhu procedury, jak ji přednesl pan zpravodaj.

Proceduru jsme přijali. Prosím, pane zpravodaji. Jako první bychom hlasovali o mnou právě načtených legislativně technických změnách. Stanovisko pana zpravodaje? Paní ministryně? Prosím, abyste se přihlásili svými hlasovacími kartami. Budeme hlasovat o legislativně technické úpravě. Zahajuji hlasování. Kdo je proti? Přihlášeno je 158 poslankyň a poslanců, pro 157, proti žádný. Nyní bychom hlasovali o návrzích A1 až A24, jak předeslala paní ministryně. Jedná se pouze o legislativně technické úpravy, které bylo nutné načíst.

Jedná se opravdu pouze o legislativně technické změny. Stanovisko prosím? Zahajuji hlasování o návrzích pod písmenem A. Kdo je proti?

Návrh byl přijat. Nyní bychom hlasovali o pozměňovacím návrhu B1 poslance Krákory.

Stanovisko, pane zpravodaji? Stanovisko, paní ministryně? Zahajuji hlasování o návrhu pana poslance Krákory. Kdo je proti?

Návrh byl přijat. Prosím, pane zpravodaji. Nyní bychom hlasovali o pozměňovacím návrhu C1. Je to návrh poslance Černocha. Jedná se o návrh ke změně zákona o obecní policii. Myslím si, že se jedná o klasický přílepek, proto si dovolím ještě předtím, než mě vyzvete, nedoporučit schválení tohoto pozměňovacího návrhu. Stanovisko paní ministryně? Zahajuji hlasování o návrhu pana předsedy Černocha. Kdo je pro, ať zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je proti?

Návrh nebyl přijat.